Ještě jednou paní kolegyně Langšádlová. Nejdříve načtu její zrušení omluvy z jednání.

Děkuji. Maďarsko bylo v situaci, že na jeho území bylo několik set tisíc migrantů, kteří tam zkrátka přišli.

A to je potřeba, to je fakt, zkrátka je potřeba, aby to bylo fér, tak je potřeba toto říci.

Ta politika, kterou tady třeba i reprezentujete vy, a ta politika, kterou dělají Maďaři, a to ne ve všem s nimi souhlasím, je úplně odlišná. Nejsou v takovém rozsahu destruktivní.

Chtěl bych vaším prostřednictvím paní kolegyni Langšádlové říci, že neselhalo Maďarsko. Selhalo Řecko.

A bylo to Maďarsko, které zareagovalo a neuvěřitelně rychlým způsobem zabezpečilo hranici, kterou Řecko odmítlo zabezpečit, a Maďarsko nás zachránilo díky tomu, že velice jednoznačně a rychle zareagovalo. Dost těžko budete popírat fakt, že ti lidé do toho Maďarska odněkud přišli.

Maďarsko postavilo plot a díky tomu plotu v Evropě nejsou miliony nelegálních imigrantů. Do rozboru maďarské zahraniční politiky bych se tady opravdu nerad pouštěl a doufám, že už tak neučiníte ani vy.

Děkuji za slovo. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, o tom, k čemu se budu vyjadřovat či nebudu, budu rozhodovat sama.

Jinak k tomu, co jste tady říkal o té hranici.

Děkuji, že jsem toto mohla uvést na pravou míru. Nyní pan poslanec Radovan Vích, připraví se pan kolega Skopeček. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, Marrákešská politická deklarace. První indicií, že se nejedná o tak nevinný dokument, bylo odmítnutí této deklarace maďarským zástupcem na této konferenci. Co je z mého pohledu hlavním problémem této deklarace?

Dále se státy deklarace zavazují podporovat a posilovat možnosti legální migrace, usnadnit vydávání víz a za tím účelem posílit administrativní kapacity národních států. Také deklarují vůli zjednodušit převod finančních prostředků do domovské země, zvláště chránit mladé lidi bez doprovodu z řad migrantů, vytvořit akční plány pro případné masové přesídlení lidí a vyjadřují podporu principu nenavracení, to je jen dobrovolné návraty. Víme, jaké problémy jsou s tím aktuálně třeba v Německu.

Proto vás žádám o podporu usnesení předneseného místopředsedou Poslanecké sněmovny panem Okamurou s tím, že migrační a azylová politika naší země aby zůstala v plné rozhodovací kompetenci České republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já bych to chtěl velmi odmítnout a podle mého názoru to právě živí ty následné diskuse, třeba i o materiálech, které nemají takový význam, jaký tomu potom přikládáme. Ale já bych se opravdu chtěl vyhnout stěhování národů. Já si myslím, že to, co udělalo Německo v souvislosti s otevřením se emigrantům, byla zásadní chyba.

Pak tu zazněla hypotéza, že v Bruselu mluvíme jako politici jinak než na domácí půdě. Já bych vás chtěl ubezpečit, že jsem se účastnil meziparlamentního setkání na půdě Evropského parlamentu právě k tématu migrace, a mohu vás ubezpečit, že tam mluvím stejně, jako mluvím na půdě českého parlamentu, a kolegové, kteří tam byli se mnou, mi potvrdí, že jsem se velmi zlobil a velmi jsem kritizoval to, že v rámci jedné diskuse, v rámci jednoho bodu byla na půdě Evropského parlamentu mixována slova, jako je legální migrace, slučování rodin, nelegální migrace, byl tam z toho udělaný neuvěřitelný mišmaš, který znovu dává záminku k tomu, aby došlo k nedorozumění.

A já jsem proto rád, že v rámci toho usnesení, které jsme připravovali na výboru pro evropské záležitosti, se podařilo i na můj popud a kolegů do toho usnesení jasně zaznamenat a jasně uvést, že musíme rozlišovat legální ekonomickou migraci, nelegální ekonomickou migraci a azylové řízení lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve svých domovech ohroženi.